Prosím odhlasovat tuto proceduru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh procedury jsme schválili. Prosím, pane zpravodaji. Nyní tedy budeme postupovat podle procedury. Hlasujeme Všechny jsem vás odhlásil.

Ještě by mělo zaznít stanovisko.

Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 170, přihlášeno 156 poslanců, pro 58, proti 72. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko zpravodaje? Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 171, přihlášeno 159 poslanců, pro 60, proti 94. Návrh nebyl přijat. Děkuji. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 172, přihlášeno 162 poslanců, pro 59, proti 77. Návrh nebyl přijat. Stanovisko zpravodaje? Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 173, přihlášeno 164 poslanců, pro 77, proti 77. Návrh nebyl přijat. Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko nesouhlas. Stanovisko navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko zpravodaje nesouhlas. Děkuji. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. A nyní jako závěrečný bod procedury hlasujeme o návrhu zákona jako celku. Stanovisko zpravodaje souhlas.